Takže buď bychom hlasovali první o tom stažení, nebo bych musel načíst celou tu proceduru. Ale nejdřív se zeptám, jestli má někdo výhradu k proceduře. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci.

Protože mají vliv na další pozměňovací návrhy, tak samozřejmě je to velmi důležitý krok. Ještě je zopakujte, pane zpravodaji.

Čili všichni víme, o čem budeme hlasovat?

Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo akceptováno.

Dobře.

Děkuji vám. Procedura byla schválena. Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

B2 je pozměňovací návrh zemědělského výboru, paní kolegyně Balaštíkové. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko výboru doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Výbor nepřijal stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Stanovisko výboru pro životní prostředí je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Výbor přijal nedoporučující stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Výbor přijal nedoporučující stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.